Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Babiš pracovní důvody, pan ministr Brabec pracovní důvody, pan ministr Havlíček pracovní důvody, pan ministr Chovanec zdravotní důvody, pan ministr Jurečka zahraniční cesta, paní ministryně Šlechtová zahraniční cesta, pan ministr Ťok pracovní důvody, paní ministryně Valachová od 16.30 hodin pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy. Nyní bych vás chtěl seznámit se závěry z dnešní porady vedení Sněmovny a zástupců poslaneckých klubů. Navrhujeme tento postup:

To je z mé strany všechno. Teď tady mám několik přednostních práv. Pan ministr byl první, pak postupně páni předsedové.

Děkuji, vážený pane předsedo. Dobrý den všem.

Považuji za důležité zajistit včasné projednání tohoto již delší dobu odkládaného tisku, neboť má zásadní význam pro obranu a bezpečnost České republiky. Děkuji.

Vážený pane předsedo, paní a pánové, přeji všem hezký dobrý den při příležitosti začátku třetího týdne jednání této schůze Poslanecké sněmovny a dovoluji si vás požádat o zařazení nového bodu našeho programu, a sice sněmovního tisku 1046/0. Jde o návrh poslanců Pavla Kováčika, Marie Pěnčíkové a Josefa Šenfelda na vydání zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům.

Jde o posílení ochrany zemědělské půdy před zcizením jejímu původnímu účelu. Návrh je připraven i ve spolupráci a po konzultacích s neziskovými a občanskými sdruženími zemědělců, jako například Agrární komora, Zemědělský svaz atp. Pokud bude tento návrh na zařazení nového bodu přijat, dávám tedy podmíněný návrh na to, aby byl zařazen na zítřek, na středu po již pevně zařazených bodech. Děkuji. To se jedná o nový bod v prvním čtení. To není z jednacího řádu možné. Během schůze nemůžeme řadit první čtení, protože nejsou lhůty. Tam platí desetidenní lhůta.

Tak tedy podmíněný návrh stahuji, nicméně návrh na zařazení, na tom trvám. Pane předsedo, paní a pánové, já bych prosil, aby v případě tedy, že jsem v kolizi s jednacím řádem, byl brán zřetel na to, že toto téma je třeba ještě v tomto volebním období projednat, zařadit a aby pokud možno téma hospodaření na zemědělské půdě a její ochrana byla ještě v tomto období tématem našeho jednání. Takže to uděláme tak, že tento návrh bude možné přednést na příštím jednání organizačního výboru, který bude chystat další schůzi. Prosím pana předsedu Sklenáka. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já si také dovolím navrhnout změnu, resp. doplnění pořadu schůze.

A poté novelu insolvenčního zákona tisk 1030, bod 48.

Bylo dohodnuto, že se lhůta pro projednání ve výborech zkrátí na 20 dnů. Tak se stalo. My jsme absolvovali první čtení, zkrátili lhůtu na 20 dnů.